To je informace, kterou bych vám nerad dlužil, a byl bych rád, abyste s těmito čísly byli seznámeni. V oblasti příjmů došlo proti původnímu vládnímu návrhu předchozí vlády k navýšení příjmů z rozpočtu Evropské unie a z finančních mechanismů ve výši 100 mld.

Došlo ke zvýšení příjmů z pojistného na sociální zabezpečení o cca 2 mld. korun.

Počítáme se zvýšením příjmů ze státních podniků o 1,8 mld. korun proti původnímu vládnímu návrhu.

Snížení odhadu daňových příjmů státního rozpočtu o 1,5 mld. korun v návaznosti na zářijovou predikci makroekonomických ukazatelů a upřesnění odhadu podle očekávané skutečnosti roku 2013. A koneckonců to další navýšení příjmů je z titulu očekávaného zvýšení příjmů Státního pozemkového úřadu o 1,1 mld. korun. To jsou změny, prosím pěkně, na straně příjmů.

Došlo ke zvýšení objemu mzdových prostředků na platy včetně příslušenství organizačních složek státu a příspěvkových organizací o 2 % s dopadem ve výši 3 mld. korun zvýšení proti původnímu návrhu předchozí vlády. Došlo ke zvýšení výdajů kapitoly Všeobecná pokladní správa o 2,7 mld. korun na výdaje související s odstraňováním povodňových škod a na obnovu území. Posílili jsme výdaje položkou 4,7 mld. korun na navýšení platby státu za státní pojištěnce s ohledem na stabilizaci situace v českém zdravotnictví.

Posílení dotace na obnovitelné zdroje o 3 mld. korun.

A konečně zvýšení výdajů v kapitole Ministerstva práce a sociálních věcí na pěstounskou péči, sociálně právní ochranu dětí a na výdaje související se správou sociálního zabezpečení a politiky zaměstnanosti o 1,8 mld. korun.

Snížili jsme výdaje na obsluhu státního dluhu o 2 mld. korun.

Rozpočet odráží stav ekonomiky, jejího mezinárodního kontextu. Odráží stav a situaci ve fiskální politice, nastavení sazeb daní, ale také schopnosti státu daně vybrat.

A odráží také samozřejmě úroveň efektivnosti čerpání evropských peněz.

Samozřejmě, dámy a pánové, paní poslankyně a páni poslanci, že bych si velmi přál, aby jednou na tomto místě mohl stát ministr financí, který nebude muset při tvorbě rozpočtu vybírat mezi větším a menším zlem, mezi lékárnickým bilancováním, kde přidat a kde ubrat, ale bude to ministr financí, který bude moct díky úspěšným hospodářským a sociálním reformám realizovat program své vlády a její priority, ať už tato vláda bude orientována jakkoliv. Paní poslankyně, páni poslanci, pokud se vám tento rozpočet nelíbí, a dovedu pochopit, že některým se líbit nemusí, některým se z řady důvodů, ať už jsou jakékoliv, líbit nemůže, ale prosím pěkně, neptejte se, co zásadního můžete udělat s tímto rozpočtem, ale co uděláte pro to, aby příští rozpočty mohly být lepší. To je na závěr moje vyznání k tomuto rozpočtu ještě jednou. Děkuji za pozornost. Chápejte toto dílo opravdu jako umění možného s ohledem na parametry, které tato vláda měla k dispozici. A nejen tato vláda, ale na parametry této ekonomiky a celkovou úroveň reforem či nereforem, kterými tato země dosud prošla či neprošla. Žádám pana poslance Faltýnka, aby se ujal slova v rozpravě.

Já budu velmi stručný.